Děkuji za slovo, pane předsedo. Věřím, že ve značné míře si to můžeme dovolit.

Takže to jenom taková faktická poznámka, která by mohla mít potom určitý praktický význam. Děkuji vám.

Pane předsedající, dámy a pánové, já jenom krátce.

Každý, kdo si prohlédne vývoj demografických křivek pro příštích padesát let, kdo si uvědomí, jak roste kvalita života, střední délka dožití apod., si uvědomí, že bez imigrace se absolutně neobejdeme jak z hlediska důchodového systému, tak z hlediska poměru mezi ekonomicky aktivní populací a ekonomicky závislou, zejména důchodců. Pokud nechceme, aby úroveň důchodů klesla na úroveň obyčejné dávky a tam budou náklady obrovské, řádově větší než to, co v současné době nás může stát integrace cizinců do sociálního a zdravotního systému, pak si musíme uvědomit, že bez imigrantů zejména z třetích zemí, nikoliv Evropské unie, se do budoucna naše ekonomika neobejde.

Protože pokud potřebujeme roční imigraci v horizontu přes 30 tisíc lidí každý rok, pak ten proces integrace samozřejmě nás bude něco stát a bude vyžadovat, abychom do něj vynaložili určité prostředky. Za předpokladu ano že chceme pro ty, kteří dosáhnou důchodového věku, důstojné podmínky pro stáří a zabezpečení. Děkuji.

Takže prosím používejte pro faktické poznámky elektronické zařízení. Teď je tady tedy elektronicky paní poslankyně Bebarová, potom pan poslanec Plzák, pan poslanec Chalupa, paní poslankyně Chalánková. Pan poslanec Plzák. Ještě jednou dobré dopoledne. Budu velmi stručný. Navážu na svého předřečníka. Ten argument o tom, že se bez imigrantů neobejdeme, by byl relevantní, nekulhal by, pokud bychom tady neměli takovou obrovskou nezaměstnanost pro vlastní lidi. My přece musíme nejdřív dosáhnout, aby naši občané pracovali, aby naši lidé v předdůchodovém věku sehnali práci. Já prostě tenhle argument naprosto nechápu. Pan poslanec Chalupa, po něm paní poslankyně Chalánková. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já chci podpořit své kolegy z poslaneckého klubu hnutí ANO. A jenom drobná připomínka. Pokud se tady bavíme o pomoci těmto lidem, tak prosím vás také přemýšlejme o tom, jak tyto lidi ochráníte od mafiemi, které v podstatě tyto lidi na území České republiky zneužívají. Viděl jsem některé věci na úřadu práce, na odboru cizinecké policie a ty věci nejsou v pořádku. Ti lidé jsou vydíráni, jsou zneužíváni.

Děkuji za slovo. Taková legislativa se připravuje a projednává minimálně dva roky. U nás ve Sněmovně, ve výboru pro evropské záležitosti, kde je dostatek prostoru na to, abychom za Českou republiku vyjádřili své stanovisko a s tímto způsobem vyjednali, jak ta legislativa pro celou Evropskou unii má a tato je i společná. Pokud se týká sociálního zabezpečení, tak zde máme dosti prostoru pro princip subsidiarity. A tam, kde subsidiarita zachována je, tzn. například důchodový systém, tak tam toto vůbec není dotčeno.

Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, chtěl bych krátce zareagovat na slova, která tady řekl kolega pan poslanec Kostřica, že si to přece můžeme dovolit. Myslím si, že máme dost velký deficit státního rozpočtu, že naše nemocnice mají dost velké dluhy. Slyšeli jsme tady, jak marně vymáhají pohledávky za péči, kterou poskytly těmto cizincům z třetích zemí. Já si myslím, že na tom nejsme tak dobře a že nemáme rozpočet v přebytku, abychom měli přebytek financí. Dále bych chtěl zareagovat na slova pana Gabala a podpořit kolegu poslance Plzáka s názorem, který už tady prezentoval. Nemyslím si, že bychom problém absence profesí a potřeb pracovníků tam, kde nám v našem hospodářství a v našem průmyslu chybí, měli řešit imigrací. My bychom se spíše měli zaměřit na to, aby byla u nás jiná struktura školství, aby naše školy produkovaly profese, které naše hospodářství, naše průmyslové podniky potřebují, ne abychom dováželi imigranty. A hlavně by tato Poslanecká sněmovna měla dbát na to, aby se měnily podmínky občanů u nás, rodin, aby se rodilo více dětí, a ne abychom si imigranty dováželi. To se mi také nezamlouvá. A připomněl bych tady to, že řešíme, jak umožnit, jak zavést do toho sociálního zdravotního systému imigranty z třetích zemí. Já jsem zaregistroval, že naši krajané na Ukrajině, volyňští Češi, kteří tam ještě zůstali, projevili přání, aby se mohli vrátit. Takže pokud máme nebo spíše nemáme nějaké finanční prostředky, tak abychom je prioritně použili na to, aby se tito naši krajané mohli vrátit. Pan poslanec Podivínský. A po něm poslední faktická pana poslance Kostřici. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych apeloval na obyčejnou lidskou slušnost. Já bych odhlédl od těch matematických výpočtů, co se nám vyplatí finančně a co se nám nevyplatí. Ale chtěl bych upozornit na to, že celá desetiletí, kdy naše země potřebovala, tak se k nám okolní demokratické a i vzdálené demokratické státy chovaly velmi solidárně. A v situaci, kdy to některé třetí země potřebují a my si to můžeme, bezpochyby můžeme dovolit, tak bychom se měli solidárně k těmto třetím zemím chovat také my. Takže prosím apeluji na obyčejnou lidskou slušnost a na jakýsi historický dluh, který my máme z dob, kdy naše země solidárnost potřebovala a dostávala ji. Pan poslanec Kostřica, faktická poznámka.